Ještě faktická poznámka pana poslance Kováčika. Děkuji za slovo. Prohlašuji, že nejsem ani oligarcha, ani socialista, jsem komunista. To, co říkal pan kolega Kalousek, to je přesně ono. Komu má zákon co přinést? Zákon byl navržen a také projednán jako určitý pokus, nástroj proti falšování vína, proti podvádění při prodeji vína, jako určitý nástroj pro ochranu malých, středních i velkých českých, moravských a teď neřeknu slezských jeden tam je, tak jednoho slezského vinaře před nepoctivci, před podvodníky, před lumpy.

Děkuji. Ještě se připraví pan poslanec Hovorka.

Poměrně aktivně jsme se o něm bavili na zemědělském výboru a šli jsme do detailů i mimo oficiální projednávání zemědělského výboru a udělal se speciální seminář, kde jsme vyslechli řadu pozvaných zástupců asociací, svazů a podobně. Není úplně pravda, že by se zákon těšil nějaké velké radosti.